Takže paní ministryně, otázka. Sice jste zmínila platy, já to odhaduji, že to budou platy, na kterých nejste domluvena se svými koaličními partnery, ale proč v tomto střednědobém výhledu nejsou zohledněny částky, na kterých jste domluvena se svými koaličními partnery a které máte v programovém prohlášení vlády?

Prosím o odpověď.

Faktická poznámka, pan poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, já jsem trošku překvapen tím, že paní ministryně asi nechce zareagovat na dotaz pana kolegy Bartoně. A tady je to potřeba říci úplně jasně. Vláda tady slibuje nárůst platů učitelů na 130 procent a ten dlouhodobý rozpočtový výhled s tím nepočítá. Anebo tedy vláda něco říká veřejně učitelům a něco jiného je potom v rozpočtovém výhledu. Bohužel, je to tak. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak je? Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom taková drobnost.

Já bych jenom ráda upozornila na jednu věc, že se chystá něco, o čem se roky mluví, a já to teď nazvu, tak jak se o tom mluví, jako fond na odškodnění při nežádoucích účincích očkování, což je něco, co teď vzniká jako legislativní úprava. Jde o položku, kterou by stát měl nějakým způsobem hradit.

Samozřejmě, dodávám do závorky, že si ještě nemusí být ministerstvo plně jisté, jak přesně bude tahle věc financovaná, že třeba se ještě chystá nějaká výrazná spoluúčast farmaceutických firem apod., to říkám do závorky.

Tolik jenom taková poznámka k tomu výhledu. Děkuji. Tak tentokrát už tomu tak není. Končím obecnou rozpravu. Jenom velice krátce budu reagovat na školství. Čekala jsem na závěrečné slovo. Já věřím, že nemám přesně limitováno, kdy mám vystoupit a kdy ne. Ten růst je tam o více než 5 miliard a nejsou tam započteny platy. Ale logicky tam nejsou započteny. Platy se budou řešit na vládní úrovni a po dohodě se sociálními partnery.

Děkuji vám. Děkuji. Není tomu tak.

Mám pochopení.

To nemůžeme připustit. Tak dneska budeme proti, abychom za měsíc nebo za dva slavnostně oznámili, že jsme ty peníze našli. Ale pak ten materiál nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Pak si nezapomeňte zatleskat. Děkuji.

Tak pro připomenutí. V rozpravě nezazněly žádné návrhy směrem k usnesení.

Děkuji. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. A budeme tedy...

Všechny vás odhlásím na žádost a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení.

A budeme ho opakovat. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro navržené usnesení.

Návrh byl schválen.